Podal to můj kolega pan poslanec Stanislav Blaha a jedná se o přesun v rámci Ministerstva pro místní rozvoj a je to větší podpora ochraně památek a památkového fondu ten hlavní důvod je jednoduchý, je to dlouhodobě podfinancovaná oblast a to ve výši 280 mil. Kč.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Vácha. Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k několika pozměňovacím návrhům. První je pozměňovací návrh, který je veden v systému pod č. 80 a týká se obecních komunikací. Navrhujeme, aby se ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 provedly změny, které spočívají ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj. Navrhuje se zvýšení rozpočtu v oblasti podpory rekonstrukce místních komunikací, a to o částku 250 mil. Kč. Důvodem tohoto navýšení je nedostatečná alokace v dotačním titulu č. 5 podpora místních komunikací. Tento dotační titul je určen pro obce do tří tisíc obyvatel. Všichni víme, že na místních komunikacích je obrovský vnitřní dluh. Rekonstrukce místních komunikací je mnohdy finančně náročná a bez možnosti využití dotačního titulu je často pro obce finančně neproveditelná.

Ostatní žádosti nebyly schváleny z důvodu nedostatečné alokace v dotačním titulu nebo z administrativních důvodů.

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh vedený v systému pod č. 116 a týká se kulturních památek. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 navrhujeme provést změny spočívající ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 334 Ministerstvo kultury.

Důvodem tohoto navýšení je dlouhodobý nedostatek finančních prostředků na obnovu kulturních památek.

V České republice máme asi 40 tisíc památek. Kulturní památky však není možné financovat z peněz Evropské unie. Proto je důležité, aby byly posíleny programy, kterých je šest a ze kterých čerpají žadatelé na obnovu kulturních památek. Myslím, že je potřeba zachovat naše kulturní dědictví.

Třetím pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh, který je veden v systému pod č. 149 a týká se mateřských škol. Při projednávání v rozpočtovém výboru zazněly argumenty proti navýšení podpory rozšíření kapacity mateřských škol s tím, že v České republice je dostatek kapacit, dostatečný počet míst v mateřských školách. Když to vezmeme plošně, tak je to možná pravda. Ale existují oblasti, kde je významný nedostatek míst, a to především ve spádových školách.

Bylo zjištěno, že ve Středočeském kraji je připraveno projektů na mateřské školy se stavebním povolením kolem 1 mld. Kč.

Čili můžeme uvažovat o tom, že v celé České republice to mohou být 4 mld.

Dovolila jsem si připravit tři varianty, které si sami můžete prostudovat v systému. Ministerstvo školství disponuje efektivními nástroji podpory tvorby nových kapacit mateřských škol zřizovaných územními samosprávními celky, které se v případě posílení rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí jako vhodné řešení hrozícího nedostatku kapacit v předškolním i základním vzdělávání.

Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu se navrhuje na rok 2018 provést změny, které spočívají ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 333 Ministerstvo školství.

Důvodem tohoto navýšení je, že všechny naše politické strany, které zde jsou, avizovaly v předvolebních prohlášeních, že souhlasí s navýšením platů učitelů.

Všichni dnes víme, že dochází ke snižování nezaměstnanosti. Na trhu je nedostatek pracovníků. Proto chcemeli udržet učitele ve školství, je třeba jim dát najevo, že plat musí odpovídat trhu práce, a to tak, aby v odvětví zůstávali, aby byla zachována konkurenceschopnost odvětví. Myslím si, že dost často zde hovoříme o investicích do infrastruktury. My tímto návrhem říkáme, že chceme investovat do naší budoucnosti.